Děkuji. Pan poslanec Třešňák je další přihlášený v podrobné rozpravě. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou tedy přečtu usnesení, které zní: